Ze všech těchto důvodů samozřejmě my nebudeme hlasovat pro tento rozpočet. Při druhém čtení přijdeme určitě s celou řadou pozměňujících návrhů. Jenom vysvětlím, proč ho nevracíme k přepracování. Já jsem o tom velmi přemýšlel. Já se tolik nebojím rozpočtového provizoria, pokud by rozpočtové provizorium platilo, resp. stát by podle něj hospodařil jen nějakou krátkou dobu, v řádu dní či týdnů.

Nicméně pokud bychom to dnes prohlasovali, tak ten rozpočet vracíme stejnému ministrovi zatím, stejným lidem, kteří ho připravovali. A já se obávám, když vidím návrh státního rozpočtu, že hrozí riziko, že po tom přepracování bychom dostali ještě rozpočet možná horší, než který dnes máme.

Spíš bych se obával, že dostane uhlí nebo ho ten čert dokonce vezme do pekla.

Děkuji za pozornost. Pěkné odpoledne. Pokračujeme v obecné rozpravě. S faktickou poznámkou je přihlášen pan ministr Pilný. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Jenom rád bych, protože zřejmě pan poslanec Skopeček příliš neposlouchal, znovu zopakoval, že probíráme státní rozpočet roku 2018. A já jsem tady už dvakrát citoval, kde narůstají státní zaměstnanci jak v policii, tak v regionálním školství atd. Takže nebudu znovu opakovat, kde ten nárůst je. Pokud se týká kapitálových výdajů, opět, znovu opakuji, již počtvrté, že kapitálové výdaje ze státního rozpočtu, byť nepatrně, ale přece jenom stoupají. Klesají, protože nečerpáme peníze z Evropské unie, z evropských dotací. Pokud tomu tak bude, tak kapitálové výdaje porostou. Dál bych chtěl říct, že mandatorní výdaje bohužel stoupají i v době ekonomického růstu, protože populace stárne bez ohledu na ekonomický růst. Takže nárůst mandatorních výdajů bude pokračovat i v období ekonomického růstu. S další faktickou poznámkou pan předseda Stanjura. Vím, že už jste dvakrát říkal, že počty zaměstnanců jsou ve školství, především. Tak zkuste nám to číslo rozklíčovat, kolik je učitelů a kolik je těch ostatních. To za prvé. A za druhé, ano, je pravda, že kapitálové výdaje nepatrně rostou.

Já tedy nevím, my tomu říkáme úplně jinak. Ano, to je to kouzlo těch statistik. Tak teď je to jenom mizerné, když ne úplně mizerné.

Že 14 krajských rozpočtů má investiční číslo větší než 55 mld., které máme ve státním rozpočtu. Děkuji. Další faktickou poznámku nevidím. Do rozpravy je přihlášena paní poslankyně Aulická.